Děkuji.

Těch pochybení, o kterých jsou velké pochybnosti, je tam celkem pět, já jsem je načetl na závěr posledního volebního výboru a předpokládám, že se k nim budeme v nejbližší době už s částečně obměněným vedením Rady České televize vracet.

Děkuji za pozornost. Dále s přihláškou k faktické poznámce je pan předseda Jakob. To, co tady říkal, prostě není pravda.

To byl ten pravý důvod.

Já jenom pan ministr se vrátí opravdu během minutky, tak jenom prosím o shovívavost. Děkuji.

V tom je ta kritika, to, co jsem vám řekl. Ano.

Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím. Děkuji moc.

Takže neschválíme dvě zprávy o činnosti, protože rada je špatná, ano, rada špatně jakoby jednala, ale v té zprávě o činnosti tam s tím souhlasíme, protože Česká televize je špičková, ale rada je špatná, proto musíme tu radu vyměnit, která tu špičkovou zprávu o České televizi udělala.

Já s tím souhlasím, ale potom říkám tedy v tuto chvíli, proč ta vládní koalice jedná jinak než to, o čem mluví?

Děkuji. Další s faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Jakob, následuje pan poslanec Lacina.

Rozhodně ne.